Já bych tady chtěl vyzvat Komunistickou stranu Čech a Moravy já jsem měl příležitost poslední den být v několika televizních a rozhlasových pořadech se zástupci Komunistické strany Čech a Moravy, kde jsme diskutovali právě to plánované zvýšení schodku českého státního rozpočtu, a při té diskuzi jsem zaznamenal od Komunistické strany Čech a Moravy rétoriku velmi kritickou, rétoriku, která byla vůči vládě velmi, velmi kritická, vyčítala vládě jak tu výši zadlužení, tak i způsob, jakým nám poslancům tento návrh předkládá. Nicméně asi všem je dneska jasné, jak se nakonec komunisté při tom závěrečném hlasování zachovají.

Určitě tomu nepomůže to, že budeme o investicích jenom mluvit, ale ve finále se bude investovat méně než za poslední krize. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní pan poslanec Holomčík a připraví se paní poslankyně Valachová v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěl v dnešní diskuzi o schodku 500 mld. korun zaměřit na jeden detail, který ale považuji za velmi důležitý.

A já vůbec nijak nezpochybňuji potřebu tady těch peněz pro státní lesy. Nejsou v moc dobré kondici, navíc čelíme poměrně velké kůrovcové kalamitě. Ale mrzí mě, jak jsme se do toho stavu dostali. Já tady řeknu několik čísel.

Řeknu několik čísel jenom pro představu, jak to fungovalo.

Potud by to byl jenom příklad podivného chování, kdyby tady ale nebyla ta druhá stránka věci, a to je právě ta zmiňovaná kůrovcová kalamita, respektive to, odkdy se o ní vědělo.

Nejvyšší kontrolní úřad v kontrole, jejíž závěry představil v minulých týdnech, konstatoval, že kůrovcová kalamita gradovala už v roce 2016, tedy od té doby včetně roku 2016 ze státního podniku odešlo téměř 10 mld. korun. V roce 2017, pravděpodobně to bylo v roce 2017, byl rozpuštěn téměř úplně i rezervní fond na pěstební práce, na obnovu lesa.

Dokonce se ukázalo, že probíhala praxe, kdy tzv. metodou asanace odvozem, tedy odvozem nezpracovaného napadeného dřeva, se ta kalamita šířila po celé republice. A co to tedy znamená? Znamená to, že vlády, v nichž hnutí ANO drží a drželo Ministerstvo financí v době hospodářského růstu, vytahalo ze státního podniku 26 mld. korun a v době hospodářské krize budeme dotovat podnik třemi miliardami, a to jenom v letošním roce. Na příští a na další roky se počítá s dalšími dotacemi. A proč to říkám? Ze dvou důvodů. A za druhé to podle mě ukazuje na naprosto absurdní praxi rezortu financí, potažmo jejich politických představitelů v době sedm let trvajícího hospodářského růstu. Znamená to, že těch 500 mld., o kterých se dneska bavíme, ty nejsou způsobené jenom epidemií, a to já nezpochybňuji, že prostě ta přinesla poměrně velké náklady, ale není to jenom tím. Je to prostě tím, že jsme v době hospodářského růstu ten růst prožrali, a to i v oblastech, kde to absolutně nedávalo žádný smysl a nebylo to třeba. A to jsem chtěl, aby tady dneska zaznělo. Děkuji za pozornost. Děkuji.